Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci rušení finančních úřadů. Prosím. Vážená paní ministryně, při minulých ústních interpelacích jsem se vás dotazovala, zda se nechystá rušení finančních úřadů. Vy jste mi odpověděla, že se nechystá, že žádnou vyhlášku nepřipravujete.

A mrzí mě, že ty informace jste v té době neměla.

Není to právě obrácené a nejde rušení poboček a změnou na podatelnu, nejde to proti té koncepci vlády?

Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji, pane místopředsedo.

Celá řada procesů dneska probíhá na základě analýz. Tím pádem ona zvažuje i různou i novou systemizaci, novou optimalizaci.

Takže nepředpokládá se rušení územních pracovišť jako takových a provoz bude zajištěn v úřední dny vůči fyzickým osobám.

Takto to dnes už funguje.

Paní generální ředitelka, a to je zatím jenom obecná informace bez podrobností, pracuje tak jako každý ve veřejném sektoru, na všech ministerstvech, na nějaké optimalizaci. Nebude. Snižovat bude resort Ministerstva financí 10 %. To je moje kapitola.

Znova opakuji, nebude se měnit vyhláška.

Nebyly zaznamenány žádné problémy.

Také děkuji. Prosím. Myslím, že to, co je velmi důležité, a to, co vzbuzuje velké vášně, je ta nekomunikace se starosty. Nicméně je zde příslib, že paní ředitelka vystoupí na sněmu Svazu měst a obcí.

Takže děkuji za tento příslib.

Děkuji. Prosím.

Přesně vím. Řekla jim, udělejte si optimalizaci, dejte mi statistiky, jak to vidíte. Bude to takto fungovat? A ti se rozjeli do svých regionů a zadali to dál.

A co udělaly? Běžely honem za starostou, aby si mu postěžovaly. A až to na stole bude, tak o tom všichni kompetentní budou vědět. Děkuji vám. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem ohledně limitů pro znečišťovatele ovzduší.